Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A16. Stanovisko je kladné. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrhu A16. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pokud budou přijaty, pak je D1 nehlasovatelné. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích A17 a A18.

Návrh byl přijat. Dále bychom pokračovali hlasováním o pozměňovacím návrhu A19.

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu A19. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Stanovisko je kladné. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o A20. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní bychom pokračovali hlasováním o pozměňovacím návrhu A21 a A22 jedním hlasováním. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Pokračovali bychom hlasováním o A23 až A27. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Dále bychom hlasovali o A28. Pokud bude přijat, nebude B3 hlasovatelné. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Stanovisko je kladné.) Zahajuji hlasování o návrhu A29. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu A32. Stanovisko je kladné.

I tento návrh byl přijat.

Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Stanovisko je kladné. Stanovisko pana ministra?

Stanovisko pana ministra? Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Stanovisko kladné. Stanovisko pana ministra? Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu A40. Pokud bude přijat, tak B7 je nehlasovatelný. Stanovisko pana ministra? Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu A40. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. S přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Pane zpravodaji, vy můžete cokoli. Poprosím o malou pauzu, dvě minuty, na poradu s legislativou.